Tak to zkusím to ještě jednou. Vzhledem k tomu, že jsem přesvědčen, že pauza vytvořila dostatečný prostor pro volební komisi, aby připravila hlasovací lístky, požádám pana předsedu komise, aby nás seznámil s procedurou, kterou už všichni dobře známe, nicméně minimálně aby nám řekl, kolik času bude potřeba na volbu. Volební komise je více než stoprocentně připravena, takže se můžeme pustit do druhého kola.

Výborně.